Tím lex Ukrajina ve své podstatě jsme tady úplně otevřeli dveře, lidé nám tady pobíhají sem a tam, neplní naše zákony.

Děkuji.

A nyní prosím s přednostním právem pan předseda Marek Výborný. Dobré dopoledne, pane premiére, vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátek, než jenom požádám o změnu v programu schůze, tak musím zareagovat na věci, které tady zazněly z úst paní místopředsedkyně Vildumetzové.

Každý den ráno má na stole přesné detailní informace o počtu uprchlíků na katastru města Ostrov. Přesně kategorizované: muži, ženy, děti, otázka toho, zda jsou či nejsou zapsaní ve školských zařízeních a tak dále. Já myslím, že to celé, co tady teď už opět po včerejšku 31 minut zažíváme, je jenom snaha oddálit řádné projednávání bodů, které tedy mimochodem jsou body, kterými máme pomoci řešit tu aktuální situaci. Tak já bych moc poprosil, abychom toto zrychlili. A abych to neprodlužoval já, poprosím na základě dohody předsedů poslaneckých klubů i paní předsedkyně Schillerové o tyto dvě změny. Poprosil bych zařadit na pátek tohoto týdne jako první bod jednání bod 108, sněmovní dokument 646 Návrh časového harmonogramu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021. Drobná věc, je potřeba projednat, proto v pátek jako první bod pátečního jednání.

Čili druhé čtení stavebního zákona prosím přeřadit na pátek jako druhý bod. První bod ten, který jsem zmiňoval. Děkuji vám, pane předsedo, je to jasné.

Je tu paní poslankyně v sále? Prosím, paní poslankyně, vašich pět minut.

Děkuji. Děkuji. Současně chci poprosit opravdu o využívání tohoto přednášení nových návrhů a jejich stručnému odůvodnění, ať se dostaneme i k schvalování pořadu. S přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.